Děkuji za slovo.

Ve své době budil obrovské kontroverze, zvlášť s postupem Francie vůči bývalých koloniím a dalším. Postavil kontroverzně armádu Francie proti francouzskému lidu do kontroverze. A jeho historická role byla zhodnocena až po jeho smrti. Čili ten příklad nebyl dobře zvolen.

Já tedy obecnou rozpravu končím.

A pak samozřejmě je zde ta otázka pana kolegy Maška. Děkuji. A přistoupíme k rozpravě podrobné.

Děkuji, pane předsedající.

Takže to je tolik. Budu je vždycky potom opakovat jednotlivě před hlasováním. Takže doufám, že není nutné, abych je teď podrobně četl. Je tam samozřejmě i ten přílohový materiál, který je potom součástí toho, co se odesílá na Hrad.

Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu tedy končím. Nemáte zájem.

Radši jsem zagongoval čtyřikrát po včerejší zkušenosti, aby všichni slyšeli.

Tak jestli můžeme. Děkuji. Budu se snažit nás tím provádět postupně.

Návrh byl přijat. Děkuji.

Návrh byl přijat. Děkuji.

Děkuji.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Děkuji.

Návrh byl přijat. Děkuji.